Opravdu nejsem zvědavý na to, aby se potom tisíce lidí na Václaváku hlásily k lidem, kteří v podstatě šíří nenávist k nějaké skupině obyvatel. Ti lidé utíkají před válkou, já to respektuji, hledají nějakou budoucnost, u nás se chovají slušně, ale hnutí ANO dlouhodobě hlásí nulovou toleranci k nelegální migraci a říkejte si, co chcete, ale za nás prostě nechodili.

A stejně nejsou schopni zavřít tu zelenou hranici nějak účinně.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrzích tak, jak byly načteny.

Nyní bychom hlasovali o prvním návrhu, což byl návrh paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje zařadit nový bod Vysvětlení ministra financí k rozpočtu, k novele rozpočtu 2022. Zahajuji hlasování... Teď jsem vás odhlásila, takže vás poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Ještě jedno hlasování, ano, děkuji. Máme zde ještě jeden návrh, a tím je návrh pana poslance Radka Vondráčka. Navrhuje zařadit nový bod Řešení situace v oblasti nelegální migrace. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní jsme se vypořádali tedy se všemi návrhy a hlásí se s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Děkuji za slovo. No, tak samozřejmě pro mě to není překvapení, že koalice nechce skládat účty k takovému šílenému deficitu, de facto stejnému deficitu jako předcházející vláda, kterou kritizovali, o které říkali, že rozpočet je proinflační, že je to katastrofa, že oni budou rozpočtově odpovědnější. No a podívejme se, jak to vlastně nakonec všechno dopadlo. Rozpočet je úplně stejný jako rozpočet přecházející vlády.

A protože se s námi o tom nechtějí bavit a protože nechtějí ani vysvětlit, proč se to stalo, proč se to stalo po volbách samozřejmě, den po volbách, chci požádat o přestávku na jednání klubu v délce 45 minut z důvodu, že se musíme poradit, co tedy budeme dál dělat, když se s námi koaliční vláda o zvyšování jejich rozpočtu nechce bavit.